Děkuji.

Děkuju za odpověď, pane ministře. Ale já bych se chtěla spíš vrátit k tomu, co říkal pan poslanec Adamec, prostřednictvím pana předsedajícího.

Do té doby chceme přejít na nějaké bezemisní nebo nízkoemisní.

Aby si ho někdo koupil, tak mu na to dáme dotace. Já děkuju.

Máme prázdniny a fakt se nic nestane. Nicméně mě tady zaujalo to bezemisní palivo.

Tento zákon je vlastně o hromadné dopravě, která funguje.

Ale všichni tady asi dobře znají, jaký je to nárok. A nám tady sedí bývalý ředitel dopravního podniku, nebudu jmenovat, on určitě dobře ví, jaký náklad to přinese pro dopravní podnik a kdo ten dopravní podnik zaplatí ne občané, co tam jezdí, to byste jim tu cenu udělali úplně šílenou, ale město, které ten dopravní podnik dotuje. Děkuji a faktická poznámka už není žádná. A ptám se tedy, jestli někdo má ještě zájem vystoupit v obecné rozpravě? Nikdo, tímto tedy končím obecnou rozpravu. Pane ministře?

A já dám hlasovat ještě jednou o zamítnutí předloženého návrhu. Zahajuji hlasování. Kdo je pro zamítnutí? Kdo je proti zamítnutí?

Výsledek: zamítnuto. Pokračujeme tedy a budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru jakožto výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Vidím zde pana zpravodaje.

Pro veřejnou správu.

Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Děkuji. Výsledek: přijato. V tuto chvíli nemáme tedy žádný další návrh pro další výbor. A v tuto chvíli tedy dávám hlasovat o dalším výboru jakožto hospodářském výboru. Zahajuji tímto hlasování. Kdo je proti?

Hlasování 13, přihlášeno 136, pro bylo 134, proti nikdo. A má někdo ještě další návrh na přikázání dalšímu výboru k projednání? Nevidím žádný další. Mám zde návrh o 40 dnů, respektive o 20 dnů.

Ano, poté tedy budeme hlasovat na návrh pana poslance Kubíčka o 20 dnů. Takže ještě jednou, je to návrh na prodloužení o 20 dnů. Nejde hlasování?

Takže budeme hlasovat znovu.

A budeme hlasovat tedy znovu o prodloužení o 20 dnů.